Na Slovensku je rozlišováno mezi referendem obligatorním a fakultativním, ke kterému se vztahují níže uvedené informace.

Takže ta kvora u voleb nejsou a najednou politici vyžadují v nějaké zemi nestandardně vysoké kvorum.

To vůbec neřeší problémy občanů, že ano.

Prostě pořád je to lepší než nic, jako je to u nás v České republice, kde zákon o referendu není. Slovenská právní úprava také nezakotvuje povinnost následného ověřování pravosti podpisů a možnost lidové iniciativy návrhu zákona prostřednictvím referenda není Ústavou Slovenské republiky vyloučeno. Takže to ke Slovensku. Slováci, kteří mají v podstatě stejnou historii s námi po desítky let, byli součástí stejného státu, Československa, tak i ti už přijali zákon o referendu, byť tedy musím říct, ve velmi řekl bych pro občany nekomfortní formě, ale už tam je taky. Takže vidíte, jakou my jsme tady výjimkou kvůli vládě Petra Fialy, která je proti demokracii.

Je rozlišováno mezi referendem obligatorním a fakultativním, ke kterému se vztahují níže uvedené informace.

Polská právní úprava zakotvuje povinnost následného ověřování pravosti podpisů.

Následné použití je podmíněno schválením ze strany parlamentu.

Ta je ta, že ve všech okolních zemích kolem České republiky je zákon o referendu. To je to, co jsem tady chtěl vlastně říct, to je potřeba podtrhnout a zvýraznit.